Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Pastuchovou. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Další částí tohoto pozměňovacího návrhu je zrušení navrhovaného motivačního plánu, protože by to byl čtvrtý dokument. Myslím si, že namísto sepisování a vytváření dalšího mrtvého dokumentu je třeba věnovat pozornost živému klientovi.

Nikoho nevidím, tudíž podrobnou rozpravu končím a končím i druhé čtení tohoto návrhu.